Výborně, já vám moc děkuji. A tímto budeme moci zahájit všeobecnou rozpravu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne.

Já jsem teď předřečníky velmi pozorně poslouchal. V těch vystoupeních vnímám dobré věci, pozitivní. Pan zpravodaj, pan poslanec Lochman konstatoval dění nebo tu debatu, která byla na hospodářském výboru.

Určitě my jako opozice tady to doprovodné usnesení podpoříme. Ale, kolegové, bohužel v tom vašem vyjádření jsem zaznamenal i protimluvy, nelogické věci. Jestliže slyším: My víme, že je to vlastně málo, že to bude chybět v opravách, že to bude těžké, že do budoucna nás to bude stát víc, tak já mohu rozumět a budu respektovat zdůvodnění pana ministra, podřídili jsme se nějakému většímu celku nebo zájmu koaličnímu omezit ten rozpočtový schodek, chceme dodržet svůj předvolební slib. Ale já na to odpovídám, za jakou cenu? Je to za příliš velkou cenu.

Takže bohužel, ta slova a ty skutky jsou proti sobě, to je protimluv, a to konání neodpovídá tomu vyjádření, tomu vysvětlení. A já jsem to říkal dopoledne nenavrhoval jsem 7,5 miliard nebo 11, snažil jsem se najít kompromis 3 miliardy proti obsluze státního dluhu. To si myslíme, že by ten rozpočet mohl unést, ale ani pro ty 3 miliardy vládní koalice bohužel nehlasovala a ten návrh nepřijala.

No jo, ale pojďme se podívat do toho návrhu dále. Tady chci připomenout, každý rok standardně SFDI určitou částku, a bylo to právě v této výši, 3, 4 až 5 miliard, převáděl z roku na rok, proto, aby je mohl použít a zapojit, tak jak se další rok vyvíjí, jak přicházejí mimořádné situace typu vyrovnání Správy železnic s ČEZ.

Je to mimořádně na hraně, je to mimořádně nebezpečné. Bohužel tohle, co teď říkám, jsem si připravil nějaké dva dny zpátky, včera dopoledne, ale co se stalo včera.

Když si vezmu, že celkový rozpočet resortu je nějakých plus minus 107 miliard, tak je to snížení o více než 10 %, takhle velké je. A tady je potřeba si říct ještě jednu jasnou věc. Je nám něco navrženo, ale víme, že to nebude fungovat. Ten rozpočet se bude muset změnit. Už neodpovídá realitě. V závěru svého vystoupení ještě dodám možná dvě, tři konkrétní obavy, co to může způsobit.

Víme, že to budeme muset změnit, takže něco se bude muset stát. Pan ministr Kupka řekl, že děkuje hospodářskému výboru za to usnesení. I já děkuju výboru a jsem rád, že to bylo nepolitické. Je to apel, je to apel na vládu a já věřím, že v tomhle, pokud se ty peníze najdou, najdeme společnou řeč a určitě na výboru to navýšení podpoříme. Ale opravdu, dámy a pánové, musí to být rychle, musí to být co nejdřív, protože SFDI zkrátka s tímto návrhem, který je zde předložen, vstupuje do nového roku s částkou, to zaokrouhlím, o téměř 12 miliard menší, než bylo v původním plánu, a to je děsivé.

To je ohromná částka a ten ředitel té oblasti neví prostě jak dál, jak postupovat dál.

Ale prosím, pochopte mojí pozici poslance za opozici, na tohle prostě musím upozornit a musím varovat. Má to ještě jeden nepříjemný dopad. Velmi zjednodušeně, je to o tom, že sledujeme životní cyklus jednotlivých úseků, jednotlivých částí železniční sítě a věnujeme se opravám dříve, než jsou vynucené, než se stav trati rozpadá, než je havarijní.